Pan předseda Tomio Okamura, prostřednictvím paní předsedající, zde říkal, že kolují takové nějaké informace.

Týká se to vyjádření pana poslance Polčáka a informací o tom, jak celá záležitost probíhala, protože na mě to dost často činí dojem, že informace, které máte, jsou pouze z jednoho článku, a to je málo.

Věděl také, že bude po ukončení právních služeb odměněn a že věc bude následně vyřešena dohodou.

Obce s touto dohodou souhlasily a následně mu vystavily plnou moc a poskytly podklady k případu.

Také provedli analýzu právních možností, jak se domoci odškodnění, ale žádné právní řešení nevedlo pro obce k jednoduchému cíli, a už vůbec neumožňovalo plošné odškodnění občanů. A jaká byla zkušenost občanů? Všechny žádosti do té doby byly Krajským úřadem Zlínského kraje zamítány.

Zpracovali s kolegy k němu za obce veškeré podklady a propočítali jednotlivé návrhy.

Jde tedy o občany dotčených obcí s trvalým pobytem na ohlašovně, o osoby s faktickým pobytem, včetně cizinců.

Shrnuli to, jedná se o smlouvu jako jedinou odměnu za tuto komplexní právní službu, nikoliv jako provize za zákon, jak zde bývá často podsouváno. Služby měly být poskytovány realistickým očekáváním ještě dva roky a vypořádány touto jedinou odměnou.

Řadu soukromých jednání a schůzky výkaz pochopitelně nezahrnuje, jak zde bývá podsouváno.

Děkuji. Děkuji.

Pane předsedo, máte slovo. Vážené dámy a pánové, tak já tady krátce zareaguji na to, co tady bylo řečeno.